Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání.

Zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní ministryně Jana Maláčová. Dámy a pánové, prosím o klid. Otevřel jsem rozpravu ve třetím čtení. Paní ministryně má slovo. Já bych teď poprosila. Protože po konzultaci s jednotlivými poslaneckými kluby vnímám, že tu není podpora pro 100% návrh, druhá preference Ministerstva práce a sociálních věcí by byl ten původní návrh 370 korun. Mohu pak vysvětlit proč.

A protože když příspěvek prvních 14 dní jako náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a od 15. dne stát, tak 370 korun pro případ, že trvá karanténa, by dával zaměstnavatel i od toho 15. dne, i když od 15. dne vlastně vyplácí nemocenskou stát. Z tohoto důvodu je to technicky neproveditelné. Takže pokud bych měla říct preference: první preference je vládní návrh, druhá preference 370 korun, ale kvůli drobným technickým změnám je z našeho pohledu neproveditelný. Po konzultaci s kolegy proto třetí preference, kterou mám jako ministryně práce a sociálních věcí, je 90 %. Velmi děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Richterové, nebo to je omyl? Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, máte slovo.

Stačí, když si vláda nebude hrát s délkou karantény.

Kopíruje to tu verzi. Myslím, že v tom skutečně žádný problém není. Několik přednostních práv. Nejprve jsem viděl paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, pak jsem viděl paní zpravodajku Janu Pastuchovou a potom paní ministryni. Prosím máte slovo.

Tak prosím o vstřícnost tady tomu návrhu, že bychom se tedy vrátili do druhého čtení. Ano, děkuji. Paní zpravodajka nebo paní ministryně dostane přednost. Je to samozřejmě na vůli vás zákonodárců.

Ano, děkuji vám. Paní zpravodajka, nebo takže pan předseda Stanjura dostal přednost.

Ještě dám slovo paní poslankyni Aulické Jírovcové. Jsme pořád v rozpravě. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová. Prosím máte slovo. Vážený pane předsedající, jestli bych mohla dovolit, já bych byla pro vrácení do druhého čtení, ale s žádnou přestávkou, protože původní pozměňovací návrh, kde bylo těch 14 dní, je v systému.

Ano, děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Po skončení rozpravy ve třetím čtení bychom hlasovali o vrácení do druhého čtení. Druhé čtení může následovat bezprostředně.

Vrátíme se zpátky do třetího čtení bezprostředně nouzový stav to umožňuje a budeme hlasovat. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?